Děkuji, pane místopředsedo. Víte, já myslím, že máme otevřený trh v celé Evropské unii a že bychom se měli, jak bylo slibováno před 27 lety, přiblížit těm vyspělým zemím, čili té evropské patnáctce. Měli bychom se přiblížit tedy také ve mzdové oblasti, benefitech, ochraně, zdraví a bezpečnosti při práci. My nemůžeme jenom spoléhat na nekalkulace, ale ideová prohlášení různých asociací a skupin zaměstnavatelů. Musíme také srovnávat úroveň v jednotlivých státech, i když jsem si vědom, že naše postavení v rámci ekonomiky je víceméně podřízené a vnitropodnikové ceny mezi matkou a dcerkami, které působí u nás, vlastně vykořisťují nejenom pracovníky, ale i český stát. Ale pro to musíme něco udělat, a ne se podvolit celé otázce a zasklít to tím, že budeme respektovat, že tyto a tyto benefity už nejde protlačit. Ač vůbec nediskutuji o tom, pro co jsem a pro co nejsem z pozměňovacích návrhů. To nakonec ukáže hlasování. Děkuji za pozornost. Nyní mám přednostní práva pana poslance Zavadila, Marksové a Sklenáka v tomto pořadí.

Druhá poznámka.

Jenom krátká poznámka.

A znovu opakuji, já rozumím jiným návrhům, jiným názorům, a natolik vy, co jste v sociálním výboru, to dobře víte.

Nejsou.

Já si skutečně za klub občanských demokratů beru slova kolegy Zavadila k srdci, chceme o tom jednat, chceme se o tom bavit.

Kolega Sklenák má také přednostní právo a pak je pan poslanec Rais, Černochová a další.